Právě jste přesně viděli, jak se to dá otočit. Tak teď bych to chtěl vrátit trošku na zem. Rozumím tomu, proč někteří demokraté na to tak koukají. Já jsem taky demokraticky smýšlející člověk, ale jsem člověk, který s tím pracoval v praxi. Tento vstup do objektu všichni se soustředíte na vstup. Zákon mění plno jiných věcí, ale ten vstup pro vás je nebezpečný. Pro mě není nebezpečný. Vznikl na základě toho, že nebudu zajišťovat důkazy jako policista, nejdu tam za nějakým sousedem nebo za kamarádem, kdo mi otevře.

Že to neumí, je věc nadřízeného, ale musí umět základní věci. A jestli ke každé této věci budu volat zásahovou jednotku, o tom nepřemýšlím. Když policista zachová postup, ke kterému bude řádně proškolen, tak nic takového nemůže nastat. Nebude zajišťovat důkazy. Osloví člověka, výzva tam je, potom v případě nebezpečí vstupuje a udělá přesně to, co prosím má.

A nezlobte se, všichni jste volali po tom, co se stalo v Uherském Brodu, ať se něco stane, ať se něco děje. Nikdo nevymyslel nic lepšího než ministerstvo. Takže moji podporu to má, praktickou podporu. Děkuji panu poslanci Schwarzovi. S další faktickou poznámkou paní poslankyně Jana Černochová. Děkuji, pane místopředsedo. Bohužel, co tady říkal kolega Schwarz, není pravda.

A pan poslanec Schwarz vám to řekne, protože se přihlásil s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče. Nechci zdržovat naše koaliční zákony, ale musím paní starostce, která velí městské policii na Praze 2, předpokládám. Takže vysvětlím.

Když tam držitel nebude, tak musí udělat jiná opatření. Ale ona tam nejde zatýkat, někoho sebrat za každou cenu. Ona jde pro bezpečnost zajistit ty zbraně. Až půjde zásahová jednotka zatýkat člověka, tak to taky vypadá prosím jinak. V Uherském Hradišti já neznám ten případ, každý o něm mluví, všichni jsme zkušení policisté, že? Je nás tady dvě stě většinou jak tak koukám, dneska trošku míň. Nebudu popisovat Uherský Brod. Nemám ve zvyku otáčet ve větší prospěch. Děkuji panu poslanci. Za prvé, nebylo to Hradiště, byl to Brod.

Prosím, abyste tady nelhal a nemystikoval moje kolegy a kolegyně, stejně jako to činíte ve vašem výkladu zákona. Tady přece je úplně jasné, co se stalo poslední dva týdny. A já jsem vám to tady říkala na začátku. Tady byly dva zákroky, ukázkové zákroky policie, jak policie má fungovat. Já za to těm policistům děkuji.

A opět! Policie oprávnění má! Má a má a má! Ještě tak, že tam ani u toho zákroku nemusí být přítomen držitel té zbraně! Děkuji paní poslankyni Černochové.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom z toho, co o tom případu v Uherském Brodě vím.

Děkuji panu poslanci Hovorkovi za upřesnění. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, slyšíme zde oba názory. Kolega Schwarz říká, že z vlastní praxe. Pokud dovolíte a vzpomenete, víc než sedmnáct let jsem byl vyšetřovatelem Policie České republiky a dělal jsem nejzávažnější násilné trestné činnosti také, až v závěru jsem byl na protikorupční policii. Pokud bych se zde měl přiklonit k tomu či onomu názoru, tak věřte, že v této chvíli má pravdu paní poslankyně Černochová. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Ivan Gabal.